Hezké dopoledne, dámy a pánové, já myslím, že v minulém prvním čtení bylo zvykem, že seděla na jednání Poslanecké sněmovny paní Šabatová, a myslím, že bychom na tom měli trvat, aby tomu tak bylo i dnes. Přijde mi naprosto nepřijatelné, že se tady mění takto zásadní zákon a paní ombudsmanka tady není přítomna. Jak je to možné? Navrhuji tedy přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti paní Šabatové. Ano, je to procedurální návrh, já o něm musím nechat hlasovat bez rozpravy. Dříve než tak učiním, všechny kolegy svolám z předsálí, odhlásím vás a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. S přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že šlo o procedurální návrh, jsem se k tomu nemohl vyjádřit, přesto tak učiním následně. Já ten návrh považuji za zcela pokrytecký.

Jde o vládní návrh zákona, veřejný ochránce, ať už bude schválený jakýkoli zákon, musí přijmout tu právní úpravu, on není tím, kdo by ji tady navrhoval, určoval, on je cílem té právní úpravy, nikoli jejím autorem. A ještě bych se ohradil proti tomu, že vláda nebo já jsme nezajistili účast veřejné ochránkyně. Je to Poslanecká sněmovna, která organizuje projednávání, a kromě toho, že nebyl žádný důvod tady zajišťovat přítomnost veřejné ochránkyně práv, tak v každém případě by to byla otázka vedení Poslanecké sněmovny, a nikoli vlády nebo jednotlivého ministra, který návrh předkládá. Ano, děkuji.

Prosím, máte slovo.

Já patřím mezi ty, kteří jsou z principiálních důvodů proti rozšíření těch několika pravomocí pro veřejného ochránce práv. Mám na mysli možnost ombudsmana obracet se na Ústavní soud se žádostí zrušit domněle sporný zákon a možnost podávat veřejné žaloby kvůli domnělé diskriminaci. Možnost obracet se přímo na Ústavní soud zavedlo při přechodu k demokracii pro ombudsmany jenom několik postkomunistických zemí.

V posledně jmenovaných a ve většině dalších vyspělých zemí se ombudsman opírá o sílu své přirozené autority. A tak si myslím, že by to mělo být i u nás. Teď jenom krátce k druhé navrhované pravomoci, možnosti podávat za poškozené antidiskriminační žaloby. To je v podstatě rarita, to přiznal i pan ministr spravedlnosti, který jinak celý zákon podporuje, kterou zavedli, pokud jsou mé informace aktuální, snad jenom na Slovensku. Já si myslím, že je to otázka soudů, primárně otázka soudů. Připravil jsem a do systému načetl pozměňovací návrh, kterým eliminuji sporné pravomoci, tedy oprávnění ombudsmana podávat návrhy k Ústavnímu soudu a podávat antidiskriminační žaloby. Dále ve svém pozměňovacím návrhu doporučuji také vypustit ze stávajícího zákona oprávnění ochránce práv vůči zaměstnavatelům a dalším soukromým osobám. Institut ombudsmana byl totiž zřízen na ochranu jedince či skupiny před úřady a veřejnými institucemi. Ústavněprávní výbor zahrnul většinu mých tezí z pozměňovacích návrhů do svého doporučujícího usnesení. V jednom případě navrhl výbor kompromisní variantu. Dává veřejnému ochránci práv možnost navrhovat zrušení údajně neústavních zákonů po projednání v petičním výboru PS zdůrazňuji po projednání. To je poměrně přijatelný kompromis.

Já děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Pletichu, připraví se paní poslankyně Adamová. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, zrovna se to krásně sešlo, já tady navážu na svého předřečníka, ale s tím, že mám názor trochu jiný.

Proto jsem připravil i já pozměňovací návrh, který toto oprávnění dává, ale až jako poslední instanci, když se nepodaří dosáhnout nápravy jinak. K tomuto pozměňovacímu návrhu se potom v podrobné rozpravě přihlásím. Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se paní poslankyně Hnyková.

Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych opět vystoupila k vládnímu návrhu zákona, který navrhuje rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv o možnost podávání veřejné žaloby ve věci porušení práva na rovné zacházení a diskriminace a o možnost navrhovat Ústavnímu soudu zrušení zákonů či jejich částí. Už v rámci zkráceného připomínkového řízení se proti těmto návrhům vyjadřovalo např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničí, předsedkyně Nejvyššího soudu a další orgány.

Odpočátku si myslím, že rozšiřování pravomocí veřejného ochránce práv není potřebné. V průběhu prvního čtení a během jednání výborů se proti navrhovaným opatřením vyjadřovali kolegové a kolegyně napříč politickým spektrem. Někteří vystupují pouze proti rozšíření o institut veřejné žaloby, jiní proti pravomoci navrhovat zrušení zákonů.